Pan doktor Haas který právě přichází, což jsme rádi za předkladatele tohoto návrhu v rámci diskuse, která proběhla na ústavněprávním výboru, upozornil právě na některé slabiny toho návrhu, tohle je už asi třetí nebo čtvrtá verze, kterou jsme připravili, a my jsme myslím mu celkem věcně oponovali v tom smyslu, že nedochází k nějakému nevyváženému postavení ve prospěch jak už tady řekl můj předřečník, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan poslanec Nacher ve prospěch spotřebitele.

Myslím si, že byly spíše uplatněny z hlediska neprostudování si důkladně toho návrhu, protože doufám také, že bude přijat. Pokud bude přijat, tak se žádná velká reforma nekoná.

Děkuji.

Já bych jako zpravodaj chtěl podpořit tento návrh.

Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany předkladatele či zpravodaje? Není. Poprosím ještě jednou zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

Osobně se domnívám, že je to tak jednoduché, že nemusíme hlasovat o proceduře hlasování. Já jsem mezitím zagongoval, aby se mohli dostavit do sálu i kolegové. Zopakuji proceduru hlasování.

Počet poslanců se ustálil.